Mi u Domovinskom pokretu već godinu dana poderašmo grla ukazivajući na primjere beskrupulozne korupcije i otimačine koju provodi HDZ sa svojim satelitima. Takav ekonomski genocid nad ovim narodom nisu se usudili raditi ni najgori okupatori na ovim prostorima. Još početkom prosinca prošle godine ukazali smo tko se i kako poigrava sa javnim novcem u Ministarstvu zdravstva, ali premijerova ekipa je toliko bahata i toliko mislim da ju nitko ništa ne može da su se ipak usudili 12.01. ove godine, znači 40 dana nakon što su javnosti hrvatske institucije čuli tu priču sa govornice Sabora, odobriti rezultate namještenih natječaja. Milijunski poslovi dodijeljeni su bivšim Sanaderovim ministrima zdravstva i cvjećarkama koje uređuju svadbene salone. Tek nakon što su neki slobodniji mediji detaljno opisali tijek ovih kriminalnih operacija, ministar zdravstva poništio je dio natječaja koji je dodijeljen bivšem ministru Ljubičiću, dok su druge odluke i dalje na snazi bile po najnovijim informacijama, do noćas, navodno da smo ostali bez svoje omiljene IT cvjećarke. Moramo provjeriti. Još jednom podsjećamo kako su ovi milijuni, nisu glavna šteta za RH, pa čak niti od onih dodijeljenih preko 300 milijuna kuna iz EU fondova koji su trebali biti iskorišteni za digitalizaciju zdravstva. Glavni trošak i šteta za RH su puste milijarde propuštenih ušteda koje su trebale biti ostvarene kroz ove godine nakon što se digitalizacijom trebalo utvrditi gdje curi novac. Međutim, valjda je to sad svima jasno, neki vrlo moćni krugovi bliski premijeru očito nas žele da se jasno utvrdi gdje curi kako bi se poduzele odlučne reakcije. Recimo, troškovi lijekova porasli su za 50% u proteklih par godina, ali nitko ne zna ni kako ni u kojim segmentima. Samo znamo da porezni obveznici, gospodarstvenici, građani, moraju platiti dodatnih 2,5 milijarde kuna. Kako se u svemu tome ponio premijer, naš lažni Europejac? Na samom početku ostavlja bar neku mogućnost da istina ono što i ptice na grani znaju, pa je rekao Mariću i Berošu da malo zagrebu po troškovima zdravstva jer da tamo možda ima nepotrebnih troškova. Pa je li ovo govor i stav prvog i najodgovornijeg čovjeka države? Istina, čovjek ima fokus na obranu lika i dijela koalicijskog partnera trgovačke koalicije, g. Pupovca i njegovog SDSS-a pa nema vremena baviti se sitnicama poput nekoliko milijardi minusa koliko godišnje curi kroz zdravstveni sustav. Nakon što je pokrenut postupak za opoziv ministra Beroša, premijer zauzima još gori stav, potpuno negiranje problema. Kaže kako je oporba preuzela neke tamo medijske članke i sad radi veliku priču od toga. Detaljno elaborirane afere Ministarstva zdravstva kojima se nanosi ogromna šteta državi koju vodi, on cinično naziva medijskim člancima i onda se čudi što ga je Transparency stavio uz bok Lukašenku da s njime dijeli 63. mjesto najkorumpiranije zemlje svijeta. Biti jedna od najkorumpiranijih zemalja u EU i šire ne bi bilo moguće da imamo uređen sustav javne nabave, stoga čudi kao Vlada na kritike kako premali dio Nacionalnog plana oporavka i otpornosti ulaže u privatni sektor kaže kako će se javne investicije kroz javne nabave ionako preliti u privatni sektor. Pa toga se i najviše i bojimo, a vidimo kakav nam je sustav javne nabave, pa ne treba biti prorok da shvatimo kako će završiti i ostali novci koji će doći iz EU u RH. Međutim, razmatrajući ove primjere, sve je jasnije kako ishodište, koje je ishodište svih naših problema, pa i gore opisani. Pravosudni sustav, ili kako ja ga zovem, žabokrečina, koji ignorira sve ove gore činjenice, kakvo je stanje u našem društvu svi znamo, a relevantno istraživanje pokazuje da je po efikasnosti 140. u svijetu. Međutim, u nedavnom predstavljanju Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Vlada bez ustezanja i srama navodi kako je od velike važnosti da se nastavi daljnji razvoj nepristranog i učinkovitog pravosuđa. Također, tvrde kako im je cilj podizanje učinkovitosti države u provedbi reformi, iako su im sve reforme propale i prije samog početka nego što su ih uopće pokrenuli. Međutim, mi iz Domovinskog pokreta imamo jednu poruku za ovu ekipu koja nemilosrdno devastira javni novac svih građana RH. Vi ste jako bahati, ali nikad nećete moći biti toliko bahati koliko ćemo mi biti uporni u razotkrivanju vaših nedjelja. Završit ću govor služeći se riječima vašeg važnog Europejca, stat ćemo na kraj vašim nedjelima, to vam ja garantiram.

Čujemo prečesto nedostaje 22 milijarde od doprinosa u proračunu. Da li možemo olako prihvatiti kuknjavu o velikom teretu mirovinskog i zdravstvenog sustava i da se ti sustavi premalo pune iz posebnih doprinosa i da su dugoročno neodrživi? Mislim da ne možemo. Mislim da griješimo u ocijeni i procijeni. Želim oslikati razliku. Što čini razliku od 26 milijardi mirovinskih prihoda i, odnosno doprinosa i 42 milijarde rashoda? Razliku čine 3,5 milijarde kuna isplata mirovina po posebnim propisima koje nisu pokrivene doprinosima, 7 milijardi kuna uplata u II. mirovinski stup, individualna kapitalizirana štednja koja će biti korisna samo one sa iznadprosječnim plaćama. 5 milijardi neubranih prihoda zbog sive ekonomije. Milijarda kuna nedostaje zbog legalno rada bez plaćanja doprinosa npr. rad preko student servisa. Niske plaće u realnom sektoru, časni izuzeci, ne mogu bitno popraviti stanje. Veliki neoporezivi izdaci plaća više od jedne prosječne plače godišnje, što je socijalni amortizer za najsiromašnije zaposlene. Najavljenih 100 000 novih radnih mjesta, puno je ako su to djelatnosti sa visokim plaćama i u ekspanziji a nije gotovo ništa ako su u pitanju lom poslovi jer siromašni radnici, postaju siromašni umirovljenici. Ajmo se usporediti, susjedna Slovenija ima vrlo sličan odnos radnika i umirovljenika, kao i RH. Ali ima veće plaće i veće mirovine jer ima veću produktivnost, sačuvanu industriju, veći kapacitet apsorpcije iz EU fondova te poslovnu i financijski autonomiju mirovinskog i zdravstvenog sustava.

Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. Na današnji istup potaknuli su me razgovori s brojnim osobama sa invaliditetom koje se nažalost vrlo često gotovo svakodnevno susreću s mnogim specifičnim problemima i poteškoćama. Pri tom su nerijetko prepušteni sami sebi ili svojim najbližima. Neke od problema rješavaju i uz pomoć udruga koje se skrbe o osobama sa invaliditetom i na razne druge načine, no ono što i sami kažu, nedostaje im primjerena institucionalna podrška na razini države, prvenstveno odgovarajući zakonski okviri koji će pomoći u sustavnom rješavanju nekih od njihovih najvažnijih problema. A kad govorimo o zakonodavnim okvirima u toj domeni, onda posebno treba istaknuti Zakon o inkluzivnom dodatku i Zakon o osobnom asistentu. Oba su ova zakona iznimno važna jer bi se njima trebale s jedne strane urediti naknade koje dobivaju osobe sa invaliditetom a s druge strane, usluge osobne asistencije koje nažalost mnogima nisu adekvatno dostupne. Što se inkluzivnog dodatka tiče, jasno je da zbog zadovoljavanja svojih općih i specifičnih potreba, osobe sa invaliditetom nerijetko imaju uvećane troškove života pa je u tom djelu od presudne važnosti definirati jasan, dobro razrađen i učinkovit zakonski okvir koji će im omogućiti pravo na odgovarajuću naknadu a time i primjeren i dostojanstven život. Taj se zakon međutim najavljuje već godinama, još 2011. Zakonom o socijalnoj skrbi, uvedena je odredba o donošenju Zakona o inkluzivnom dodatku no do danas zakon nije ugledao svjetlo dana. Svako toliko u prigodnim situacijama poput Dana osoba sa invaliditetom ili u sličnim prigodama, taj se zakon iznova spomene. Najavi se uvijek neki novi rok za njegovo donošenje, no od zakona zasad ni traga ni glasa. Tu je kao što sam već spomenula i problem osobne asistencije koja je mnogim osobama sa invaliditetom jedna od nasušnih potreba. Tu problematiku treba daleko primjerenije regulirati donošenje pravednog i potrebama u praksi prilagođenog Zakona o osobnoj asistenciji, naravno, uz konsenzus s udrugama koje zastupaju osobe sa invaliditetom. Koliko mi je poznato, krajem ožujka održana je sjednica Povjerenstva Vlade RH za osobe sa invaliditetom na kojoj se razgovaralo o nekoliko važnih strateških dokumenata iz ove domene. Nadam se da će oni kada budu usvojeni, donijeti određeni zaokret u politikama koje se odnose na osobe sa invaliditetom. Šture informacije dostupne javnosti kažu kako je tom prigodom bilo riječi i o nastavku izrade nacrta Zakona o inkluzivnom dodatku i Zakona o osobnoj asistenciji. Isto tako, iz šturog priopćenja na mrežnim stranicama pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom, može se doznati kako je 20. travnja održati sastanak s ministrom Aladrovićem na kojem se razgovaralo o, kako se navodi, problemima s kojima se susreću osobe s invaliditetom u ostvarivanju svojih prava, međutim, među tim temama sastanka tek taksativno se navode i dva spomenuta zakona, kao i nekolicina drugih, definitivno važnijih tema. Svakako ću na mjerodavne adrese uputiti pisani upit o nešto detaljnijim informacijama, prvenstveno u kojoj je fazi izrada nacrta predmetnih zakona te kada bi se oni konačno mogli naći na dnevnom redu ovog zakonodavnog doma. No, upućujem i ovim putem, javni apel svim nadležnim u tom procesu da ubrzaju proceduru obzirom da su za kvalitetnu pripremu zakonskih akata imali stvarno dosta vremena te da ova dva toliko očekivana zakona konačno budu usvojena i postanu kvalitetnom podlogom za rješavanje nekih od najvažnijih problema osoba s invaliditetom. Nadam se kako će se ti zakoni na saborskih klupama naći vrlo skoro, a posebno želim vjerovati kako će se, zahvaljujući njima, osobe s invaliditetom potaknuti na aktivan i neovisan život u skladu s njihovim željama i sposobnostima te kako će, s druge strane, novi zakoni potaknuti institucije na unaprjeđenje postojećeg sustava i praksi podrške osobama s invaliditetom.

će se i ta škola zatvoriti. Usprkos ovako poražavajućim podacima, Vlada je tek sad donijela odluku o pokretanju postupka izrade Strategije demografske revitalizacije RH do 2031. g. Nije li čudno da u 2021. g. tek sad odlučujemo o izradi strateškog okvira na području demografske revitalizacije nakon što smo već imali Ministarstvo demografije, sada Ministarstvo rada, a pitanje demografije se provlači kao jedan od ključnih problema budućeg razvoja Hrvatske u gotovo svim dokumentima, počevši od izbornih programa stranaka pa sve do Nacionalne razvojne strategije. Ono što su univerzalni ciljevi brojnih i prekobrojnih strategija, pa tako i nacionalni i ove buduće se odnose na kvalitetno usklađivanje obiteljskog i poslovnih obveza, jačanje kapaciteta predškolskog odgoja te brojni drugi ciljevi kako bi se zaustavili negativni demografski trendovi. I dok se vladajući bave pisanjem još jedne strategije koja će se rezultirali ciljevima koji su desetljećima poznati i odavno se primjenjuju u drugim europskih zemljama, godine prolaze, obitelji se iseljavaju, a prave volje ili znanja za demografskom revitalizacijom nema. Usluge obiteljima, mladima, dostupnim sadržaju za djecu i mlade su možda realnost u razvijenih zemljama, dok u većini Hrvatske građani žive socijalno isključeni. Po tko zna koji put mi ovdje ponavljamo da društveni domovi u iseljenim selima nemaju nikakvu dodatnu vrijednost za te stanovnike. Ako su i obnovljeni društveni domovi, oni trebaju imati svrhu, trebaju lokalna samouprava biti nositelji podrške projektima za djecu i mlade kroz rad mjesnih odbora ili zainteresiranih grupa, mladima i djeci ponuditi sadržaje u tim istim domovima. Kako mi vidimo lokalnu samoupravu? Ona treba biti na usluzi građanima i biti organizirana na procjeni potreba svojih građana. Brojni doneseni akcijski planovi sa propisanim mjerama i nositeljima aktivnostima nisu ostvarili rezultate jer nitko ne prati provedbu akcijskih planova niti su primjerice, lokalne samouprave ili drugi nositelji imali ikad posljedice svojih nečinjenja. Svjedoci smo da zbog nedostatnih usluga za djecu sa poteškoćama cijele obitelji iseljavaju jer žele svojom djetetu pružiti adekvatnu zdravstvenu skrb, podršku u rastu i razvoju i ranu intervenciju koju nisu u mogućnosti dobiti u svojim sredinama. Niti jedna strategija neće donijeti rezultate ako provedba aktivnosti se ne spusti i ne obveže lokalne sredine da osiguraju potrebno svojim građanima. U protivnom ćemo i dalje imati razvijene lokalne sredine i senzibilizirane za svoje građane, dok i s druge strane imamo one koje nisu razvile sustav podrške obitelji i djeci i mladima, djeci sa poteškoća i ostat će i dalje na začelju razvijenosti po socijalnim uslugama i s druge strane, obnovljenih trgova. Smatramo da uz materijalne i nematerijalne potpore, porezne olakšice te cjeloživotno učenje i usklađenost potreba za obrazovanjem sa tržištem rada, kao mjere na nacionalnoj razini, regionalne i lokalne samouprave trebaju biti ključni nositelji u razvoju socijalnih usluga za podršku obitelji. Ovdje mislimo na potporu članovima obitelji od najranije dobi pa sve do podrške, znači starim i nemoćnima, razvoj smještajnih kapaciteta i palijativne skrbi. Ovim putem tražimo Vladu RH da osigura u radnoj skupini pravi i iskreni interdisciplinarni pristup stručnjaka iz prakse i znanosti koji će moći dati svoj stvarni doprinos rješavanju demografske revitalizacije, kao i predstavnike parlamentarne oporbe kao bi se osigurao doprinos svih jer je problem demografske revitalizacije naš zajednički problem.

mobinga, niti takav raspored i način posla koji imaju. Ali isto tako smo danas čuli u kuloarima, pa pozivam novinare da to izravno pitaju premijera da je sam premijer urgirao prema v.d. ravnatelju KBC-a g. Zovku da ne dira gđu. Zadravec.

Ja ću samo reći da je to sve zajedno rezultat načina na koji je HDZ doslovno okupirao naš zdravstveni sustav, pa je tako ravnatelj najvećeg KBC-a, dakle na „Rebru“ istaknuti HDZ-ov član.

Pa ja za sve ovo jedino mogu tvrditi da je odgovoran HDZ za činjenicu da nemamo dakle radiologe na „Institutu za tumore“, da se ljudi dakle moraju organizirati u prosvjede i da ljudi koji godinu dana rade u nemogućim uvjetima da ih stavljate u poziciju da završavaju na hitnoj pomoći jer im ostavljate gđo.